Pane poslanče, máte slovo. Promiňte, prosím, tohle je jenom procedurální připomínka, pane předsedající, to teď nevyužívám svoji přednostní přihlášku do rozpravy.

Takže prosím zdůrazňuji, že nebudeme vetovat návrh na zkrácení lhůty pod 30 dnů, kde máme na to veto také právo, ale ta devadesátka, to je přece jenom příliš mnoho. To prosím pochopte, to nás úplně vyřazujete ze hry a to si nikdo z nás nezaslouží.

Nyní tedy mám dvě přihlášky, a to s faktickou poznámkou pan poslanec Herbert Pavera a potom řádnou přihlášku pana poslance Ladislava Šincla. Ale po faktické poznámce pana stranického kolegy, pane předsedo. Prosím, faktická poznámka. Hezký dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já jenom chci zareagovat na to, že tady ministerstvo přichází opět s jasnou věcí, jak mu vůbec nezáleží na tom, kolik financí půjde do obcí a měst.

Ještě faktická poznámka pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Já víceméně navážu na svého kolegu pana poslance Herberta Paveru. To nebylo jenom RUD, kdy jste vzali více obcím, to nebyl jenom zákon o loteriích, kdy jste vzali více obcím. Takže obce až na posledním místě. První je děravý rozpočet ministra Babiše, navýšení platů státních úředníků to je priorita a tam potřebujete peníze! Na obce skutečně až na posledním místě. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Neobávejte se, kolegové, myslím si, že se téměř vejdu do limitu faktické poznámky. Opravdu to nechci zdržovat. Jenom nad rámec toho, co jsem měl připraveno, chci odpovědět panu poslanci Volnému, který říkal, že opravdu neví, v čem pochybil pan ministr Babiš. Protože byl předkladatelem tohoto zákona, který věděl, nebo věděti měl, pokud to nevěděl, tak měl, že pokud to chceme projednat všichni v pátek, což jsme všichni chtěli v pátek projednat na řádné schůzi, že to musí během pondělního odpoledne dopravit do Poslanecké sněmovny.

Mockrát! Akorát že jsme pracovali a ctili jsme pravidla.

Takže teď už snad jsem to řekl dostatečně srozumitelně.

Já respektuji, dokonce oceňuji, že je to konečně řádný vládní návrh, že to není poslanecký paskvil. Oprávněnost tohoto požadavku svědčí o tom, co sem vláda předložila. Zdůrazňuji, že to, co vláda předložila, je něco úplně jiného, než bylo ve Volného novele. Pan ministr Babiš nám přes moře vzkázal, že mohla být dávno projednána Volného novela, ale možná jste si nevšimli, vy, kteří jste to nečetli, že ve Volného novele je něco úplně jiného.

Ono to malinko odporuje daňové teorii, je to jedna z připomínek Hospodářské komory. Kdo četl připomínky Hospodářské komory, je to asi takové, jako kdybyste chtěli, že některé nezdravé potraviny budou zdaňovány větší sazbou než zdravé potraviny. Ale prosím, jíst musí všichni, sázet všichni nemusí.

Jenom zdůrazňuji, že to je úplně jiný koncept, než tady ležel v návrhu pana poslance Volného, a že když pan ministr Babiš říká: už jsme dávno mohli mít schváleného Volného, tak opět, jak je jeho zvykem, buď neříká pravdu, nebo vůbec netuší, co bylo v návrhu pana poslance Volného, nebo vůbec netuší, co je v tom vládním návrhu, který teď projednáváme bez jeho přítomnosti, byť on je jeho předkladatelem. Tady bych chtěl ocenit pana ministra Ťoka, protože z jeho vystoupení evidentně vyplývá, že na rozdíl od ministra financí ministr dopravy ten materiál četl.